Děkuji. Děkuji, pane ministře. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, se kterou se hlásí paní Klára Dostálová. Pan ministr tady hovořil o tisku 63, který předložili v prosinci. Dostalo se to k nám na jednání Poslanecké sněmovny koncem ledna 2022. Jestli si dobře pamatujete, tak jsem právě upozorňovala na to, že je potřeba to projednat, zejména s právní obcí, protože tam skutečně to naráží na ústavní pořádek České republiky. Proto jsem dala ten procedurální návrh do začátku března no a samozřejmě nic se nedělo, mezitím místo aby pan ministr jednal, připravil úplně totožný vládní návrh, který pořád naráží na ústavní pořádek České republiky. A to, že je to právní problém, to vám řekl i váš samotný předseda Legislativní rady vlády. Jenom bych si vyprosila tu poznámku k územnímu plánování, protože pan primátor Hřib byl ten, který ve finále nesouhlasil s tím pozměňovacím návrhem, protože se přidal na stranu Svazu měst a obcí. Děkuji za dodržení času.

Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.